Takže mě docela vadí, když tady paní ministryně hovoří o nedůstojných debatách a o jejich ukončování. EET není totiž jenom nástrojem na vydávání účtenek, jak se to snaží zástupci vlády a Ministerstvo financí veřejnosti prezentovat. Je to nástroj online kontroly a sledování podnikatelů zasahující významně do svobody podnikání. Je to online kontrola, kterou musí živnostníci sami na sebe a také pro stát zabezpečit, a to na svůj náklad. A už to samo o sobě je nespravedlivé. Aby prosadili tuto svoji vlajkovou loď, tak představitelé hnutí ANO dlouhodobě rétoricky, uměle rozdělili společnost na zaměstnance a živnostníky a zaseli a zasévají mezi nimi nedůvěru.

EET se u velké části veřejnosti stalo symbolem permanentní a preventivní nedůvěry, kterou vůči živnostníkům má hnutí ANO a ostatní vládnoucí strany.

Stát chce po živnostnících a podnikatelích, aby znali veškerou legislativu, byli daňaři, účetními, experty bezpečnosti práce, manažery kvality, statistiky, personalisty, experty na odpadové či energetické hospodářství a znali mnoho dalších norem a regulací. Ale po živnostnících stát chce, aby znali dokonale všechno.

Přitom jejich každodenní úsilí a aktivita je základním předpokladem ekonomické prosperity našeho státu.

Jizvy, které takto vznikly na tváři společnosti touto negativní rétorikou a tímto negativním přístupem k podnikání, se budou dlouho v naší společnosti hojit. Zajímavé je, že nejdříve to byl příjem do státního rozpočtu, a když se ty předpoklady nenaplňují, nevidíme mohutnou výstavbu dálnic, škol, školek ani stadionu pro Martinu Sáblíkovou, tak se postupem času ta rétorika změnila. A od paní ministryně i dneska jsme slyšeli, že hlavním důvodem pro zavedení EET je narovnávání podnikatelského prostředí.

Důvěryhodnost a věrohodnost dat o finančních přínosech EET je slušně řečeně minimálně sporná. Cíle se nenaplňují. Ale já se dnes nechci zdržovat polemikou s rozborem čísel. A i kdybych přijal čísla Ministerstva financí, tak i deklarovaný výnos EET nedosahuje ani jednoho procenta celkových příjmů státního rozpočtu. Já bych navázal a jenom upozornil na to, co tady řekl pan senátor, že mnoho ekonomů se domnívá, že přínos se nedá přičítat jen EET, ale zejména růstu ekonomiky.

Každý si může odpovědět, co je asi v době růstu ekonomiky věrohodnější. Když paní ministryně mluví o narovnávání podnikatelského prostředí, tak narovnávání podnikatelského prostředí brutální regulací je samo o sobě protimluv. Jen pro představu, kam to narovnávání podnikatelského prostředí vede.

V menších obcích se tak snížila obslužnost obyvatelstva. To je to narovnávání podnikatelského prostředí.

Opravdu zánik hospod a vznik nových klubů vede k narovnávání podnikatelského prostředí?

Naše zemí trpí nedostatkem řemeslníků. Nějakého rychle sehnat se rovná doslova malému zázraku. Podobný problém máme dokonce s lékaři, zejména v odlehlých obcích jsou mnohdy lékaři, kteří už jsou dřívějšího data narození a už přesluhují třeba do důchodového věku.

Opravdu nevím, jestli to přispěje k obslužnosti, v tomto případě lékařské, v odlehlých oblastech. Ti, kteří už dnes účtenky nedávají, tak asi nelze očekávat, že to najednou začnou dělat, že si to EET pořídí. A já si nedokážu představit efektivní kontrolu služeb řemeslníků. Pro ty nejmenší sice navrhujete zvláštní režim, ale fakticky nahrazujete elektronickou buzeraci, já se nebojím to slovo použít, tou papírovou. Podnikatelské prostředí EET nenarovnává, naopak plánovitě vytváří nepřátelské prostředí pro podnikání a pro soukromé aktivity lidí, a to všemi pokutami a způsobem kontrol, které EET přineslo a tento zákon přináší.